A jinak ano, tady je pořád evidováno v tuto chvíli asi 378 tisíc uchazečů o zaměstnání a meziročně je to méně o 63 tisíc, takže se to snížilo, ale z této množiny je nutno si uvědomit, že 60 tisíc, což také je nemalé číslo, jsou osoby se zdravotním postižením, které asi nemůžeme úplně na tom trhu práce brát jako úplně rovnocenné uchazeče. Dalších 60 tisíc jsou lidé, kteří v tuto chvíli pracují na tzv. nekolidujícím zaměstnání, to znamená, že za ně úřad práce platí zdravotní a sociální pojištění a oni si smějí vydělat do poloviny minimální mzdy, kdy my se domníváme, že těchto 60 tisíc lidí jsou lidé, kteří zjevně pracují, a zřejmě hodně toho využívají zaměstnavatelé, oni částečně mají legálně tu polovinu minimální mzdy, ale ten zbytek je asi načerno, a teď vlastně v novele, která už čeká na projednání tady ve Sněmovně, je opatření, které má tady tomu zabránit. To je asi všechno pro tuto chvíli. Prosím, pane poslanče, vaše doplňující otázka. Paní ministryně, hovořila jste o testování.

To testem stoprocentně, protože se nikdo nepřihlásí o tuto otrockou práci u stroje, a ti lidé, ti zaměstnavatelé, budou říkat, že mají nedostatek pracovních sil. Pokud by ale testování tady tohoto pracovního místa bylo o tom, že zaměstnavatel zkusil přidat v tom platu nebo v tom konkrétním oboru, který hledá, třeba deset procent a inzeroval toto, že hledá zaměstnance s přidáním oproti stávajícímu stavu, a ani potom se mu nikdo nepřihlásil, chápal bych to jako testování možnosti zaměstnat lidi v nedostatkových profesích. Nemám nic proti zaměstnávání cizinců, ale problém je v tom, že aniž by byl tlak na zvyšování mezd v těch oborech, kde je nedostatek zaměstnanců, tak se hledají všechny cesty, jak přivézt levnou pracovní sílu ze zahraničí. Já se domnívám, že na základě těch čísel, která jsem tady přednesla, je vidět, že skutečně tu není žádný velký neorganizovaný příliv. Vláda proto neustále navyšuje minimální mzdu.

A já mám opravdu pozoruhodnou zkušenost, že v některých podnicích na jednu stranu ti zaměstnavatelé říkají, že nemají lidi, a na druhou stranu nám nadávají, že zvyšujeme příliš minimální mzdu. Děkuji paní ministryni. V osmé interpelaci pan poslanec Roman Kubíček bude interpelovat nepřítomného pana ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka ve věci situaci ve VOZP. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Mnoho z nich uvažuje o změně zdravotní pojišťovny. Hromadný odchod by mohl vést k destabilizaci této zdravotní pojišťovny. Vážený pane ministře, mohl byste uvést na pravou míru, jaká je skutečnost a aktuální situace ve VOZP, a potvrdit, zda se mají či nemají její klienti něčeho obávat? Děkuji, panu poslanci bude odpovězeno písemně.

Je to stav, který přetrvává od vypnutí tohoto systému v červnu. Od té doby byla zprovozněna pouze část jeho aplikací, které umožňují prohlížení dat. Jedná se o centrální evidenci aktivit, evidenci veřejných soutěží, rejstřík informací o výsledcích a centrální evidenci projektů, ale bez možnosti přidávat údaje, zejména přidávat údaje, které se týkají nových projektů. Není možné startovat nové projekty, přidělovat jim finance. Tento stav trvá.

Děkuji.

Děkuji za slovo. Vážená paní ministryně, dlouhodobě řešíme problematiku doplatku na bydlení, kvůli čemuž jsem vás již v minulosti interpelovala. Já však dlouhodobě tvrdím, že není nutné neustále měnit zákon a zpřesňovat jej, protože by stačilo, kdyby úředníci úřadů práce skutečně kvalitně pracovali, prováděli kontroly, a to lze i se stávající úpravou zákona. Přesto se mnoho nezlepšilo, obchod s chudobou jen kvete. V poslední době se tento problém z ubytoven přesouvá do bytů. Za důstojné bydlení, kterou dne 1. listopadu tohoto roku projednal petiční výbor Sněmovny, jehož jsem členkou. Přímo s představiteli obce a petenty, Sdružením vlastníků jednotek a dalšími jsme řešili tuto situaci. SVJ v řadě lokalit mají zásadní problém s nájemníky bytů, které vlastní spekulanti vydělávající na vysokých částkách doplatků na bydlení, protože majitelé bytů za nájemníky inkasují dávku, ale už neplatí za služby či do společného fondu oprav. Jednání byla přítomna i ombudsmanka Anna Šabatová, která potvrdila, že dle výkladu zákona o hmotné nouzi je možné, aby úřady práce dávku rozdělily a část vyplácely přímo sdružení vlastníků jednotek právě na služby. Úřady práce tak dnes nečiní, i když by už dávno mohly, a z celé situace dál těží nepoctiví spekulanti. Chci vás tedy požádat, abyste co nejrychleji zadala úřadům práce pokyn, že mají vytvořit jednoznačnou metodiku, podle které se budou úředníci řídit, a pomohou eliminovat problém dnes už nejen s ubytovnami a problematickými nájemníky ubytoven, ale s problematickými majiteli bytů a jejich nájemníky, který dopadá na poctivé a slušné lidi, vlastníky okolních bytů. SVJ se dnes často nacházejí před krachem, protože nejsou schopny platit dluhy za problematické sousedy.

Děkuji paní poslankyni. Prosím, paní ministryně, máte slovo. Děkuji za slovo, vážený pane předsedající.